Děkuji.

Co se týče zveřejnění, to samozřejmě ano, nevidím tam žádný problém projektu. Nábytek. Tak to bude otázka dalšího...

Vážený pane ministře, docela mě překvapila zpráva, podle které Ministerstvo průmyslu a obchodu stále proplácí dotace společnosti Agrofert. Svůj krok odůvodňujete hrozícími soudy. Je to tedy zajímavé, že někde to jde a jinde to nejde a myslím, že to volá po tom, aby si jednotlivé resorty sladily noty. Tím spíš, že váš úřad vydal jako přílohu k operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dokument, který umožňuje MPO přestat dotace vyplácet.